Samozřejmě v případě invalidních spoluobčanů, tam, kde samozřejmě prokazatelně nemohli pracovat, tak by také měli nárok.

Popravdě, pokud je někdo dlouhodobě v chudobě, pak ho 5 tisíc jednorázově nezachrání, protože je spousta důchodců, kteří z důchodu nezaplatí ani nájem.

A platí to i pro invalidní důchodce. Tedy v principu není potřeba tak rychle navyšovat nejvyšší důchody, ale je třeba systémově zvýšit ty nejnižší důchody. Stát to, co by na jedné straně vydal uzákoněním našeho návrhu SPD na minimální důstojný důchod, na druhé straně ušetří na sociální pomoc těm nejchudším důchodcům.

Mluvím o důchodové reformě. Pan premiér nedávno na ústní interpelaci naší poslankyně Lucie Šafránkové, která se týkala právě kroků jeho vlády ve vztahu k důchodové reformě, odpověděl, že v podstatě žádná důchodová reforma nebude. To je odpověď paní ministryně Maláčové na nízké důchody. Prostě žádná důchodová reforma nebude. A my všichni víme, že nebude, protože ani za sedm let jste ji nedokázali připravit.

Ano.

To asi víme všichni. A hlavně ty výstupy zůstaly pouze na papíře. Nemají žádné věcné a legislativní pokračování.

Proto se důchodci každý rok musejí třást o to, jaký budou mít vlastně důchod a o kolik bude navýšen, protože prostě není systémová důchodová reforma, která by důchodcům starobním, invalidním dala jistotu. Tato vláda ani za sedm let nebyla schopna dát jistotu invalidním a starobním důchodcům. Jsou to ty jednorázové valorizace, jednorázové přídavky. To není ta slibovaná důchodová reforma.

A píše se tam: